Děkuji.

A já se ptám, jak se chcete vypořádat s tímto úkolem právě v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Ano, pane premiére, máte slovo.

Takže já myslím, že to funguje, a určitě my jsme si vědomi důležitosti udržitelného rozvoje a všichni členové vlády za tím stojí, podporují to a určitě Česká republika má obrovský potenciál. My chceme, aby se vrátila naše pozice v Evropě na špičku Evropy. Tam, kde jsme byli za první republiky.

Děkuji, pane premiére.

Pana poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Máme tady menšinovou vládu a víme, že náš právní systém je konstruován tak, že vláda má velký vliv na obsazování celé řady míst ve státní správě. V podstatě bez Poslanecké sněmovny může například prostřednictvím ministerstev obsazovat vedoucí funkce na úřadech, ale také ve státem vlastněných a ovládaných společnostech.

Takže já bych se chtěl zeptat: Kolik nových lidí bylo do významných funkcí ve státní správě vybráno, kteří mají minulost z Agrofert holdingu a jestli nějakým způsobem to prověřujete při výběrových řízeních, jestli ti lidé dřív pracovali v Agrofert holdingu. Vím, že se obklopujete lidmi, kteří pocházejí z vašeho holdingu, jako třeba pan Brabec, a že je pro vás důležitá loajalita.

Děkuji za dodržení času a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, prosím, máte slovo.

Neuvěřitelné.

A představte si, ani v těch státních firmách. Ani jeden. A pan Brabec přišel do hnutí ne z Agrofertu, on kdysi pracoval.

A zase to Čapí hnízdo. Protikorupční. A já jsem si na to dával strašný pozor. Ani na Úřadu vlády není nikdo ani z hnutí, ani z Agrofertuu. Nikdo.

Myslím, že tady mluvili minulé volební období všichni o Agrofertu a dopadli ve volbách, jak dopadli. Takže žádný Agrofert tam není. Nechci! A myslím, že jsou transparentní, každý na ně vidí.

Na každou pozici budeme dělat výběrové řízení.

My to nemáme.

Takže my se tak nechováme a my jsme i navrhovali zákon, nominace do významných pozic ve státní správě, a to neprošlo. Tak možná to zkusíme znovu. Takže já jsem to vaše vystoupení vůbec nepochopil, protože je úplně mimo realitu. Neexistuje to. My budeme, když bude změna, tak tam bude transparentní výběrové řízení, nemáme s tím problém.

Nicméně moje zkušenost je jiná.

Tak proto se ptám. A jakožto člověk, který je sem voliči zvolen k tomu, aby kontroloval hospodaření vaší menšinové vlády bez důvěry a vaše personální kroky, je to naprosto logické, že se ptáme. Taky makáme!

Vůbec nic.

Takže jsou to nesmysly. Děkuji panu premiérovi.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jsme znovu možnou obětí her tajných služeb. Činnost policie každopádně působí podivně.